Já se přiznám, že jsem si opravdu myslel a věřil jsem, že když se to přerušilo kolem té desáté hodiny a zasedlo grémium, tak jsem věřil v nějakou dohodu. Já jsem věřil, že se domluvíme na nějakém postupu, kdy zvítězí zdravý rozum a kdy si řekneme, že opravdu podmínky pro zkrácené řízení nejsou naplněny a že to v podstatě diskvalifikuje ten zákon, který teď předkládáte, protože nejsou splněny podmínky, které restriktivně dlouhodobě vykládá Ústavní soud.

Já si myslím, že rozumní lidé v téhle Sněmovně se mohli domluvit na tom, že by bylo rychlé první čtení, maximálně zkrácené druhé čtení a potom zkrácené třetí čtení. A já mám v podstatě teď velice podobné vystoupení, které jsem měl před zákonem, kterým jsme snižovali platy ústavních činitelů, protože ta situace je v podstatě naprosto stejná.

Já nevím, co všechno zaznělo v noci. A já opravdu chci upozornit, chci, aby to v rámci legitimity té debaty před schválením zákona zaznělo na mikrofon, protože pravděpodobnost, že se tomu zřejmě bude věnovat Ústavní soud, je poměrně vysoká, jak jsem tak zaslechl v kuloárech. Já vám mohu odcitovat ten ústavní...